Pravda je to, že strany vládní koalice podvádějí své voliče, podvádějí své občany, protože ve vládním prohlášení máte, vážené koaliční strany, že tento bod budete řešit. K tomu jste se zavázaly ve vašem vládním prohlášení, které, tuším, vzniklo někdy na počátku roku 2014. Čili měly jste na to dostatek času, abyste se tím zabývaly, ale neměly jste k tomu žádnou vůli, resp. já bych to nazval doslova nevůlí a záměrem toto neprojednat, naopak prodlužovat současný stav, který je provázen řadou problémů při výkonu exekucí.

Také odmítám absolutně to, že tady se někdo snaží omezovat nebo měnit byznys. Já totiž absolutně nesouhlasím s tím, že exekuce mají být byznysem. To, ať se na mě kolega Plíšek, zpravodaj, nezlobí, pokládám za hanbu, výkon exekucí nazvat veřejně tady byznysem. Má to být přenesený výkon státní moci, nikoliv podnikatelská činnost za dosahování enormních zisků některých exekutorských úřadů. Protože ty exekutorské úřady je třeba rozdělit. Bohužel náhled společnosti, náhled veřejnosti pod dojmem řady excesů, které se odehrávaly, je takový, že komplexně všechny hází do jednoho pytle.

Tady není největší problém výše odměn exekutora stanovená zákonem, ale výše častokrát neoprávněně vysoce účtovaných nebo nadhodnocených nákladů na výkon exekuce. To je ten základní problém. Nikoliv vlastní výkon exekuce. Já samozřejmě zastávám názor, že dluhy se mají platit, že odměna exekutora má být taková, jakou stanovuje zákon, ale přiměřená. Ale ten největší problém při výkonu exekucí jsou náklady na výkon exekucí. A to se snažila řešit tato novela, nebo ten můj pozměňovací návrh. Ještě zmíním jednu věci. Tady nepřítomný pan ministr Pelikán zmiňoval to, že v akčním plánu vlády, který vláda myslím přijala někdy v lednu tohoto roku tuším, to nevím přesně, to datum, kdy byl přijat akční plán vlády, bude toto řešeno a předloží návrh do Poslanecké sněmovny.

Nebylo předloženo a ani nebyl záměr to předložit, protože jak jistě víte, ve sněmovním systému žádná taková novela, o které hovořil ministr Pelikán, možná myslím i premiér Sobotka, tady v Poslanecké sněmovně není a nedoputovala.

Je to věc vašeho svědomí, páni poslanci a paní poslankyně, jak budete hlasovat, jestli to pošlete opět k ledu.

Co mi zbývá říct na závěr? Já tuším, že ten pozměňovací návrh asi nebude přijat, protože ta nevůle je obrovská. Ale zamyslete se ještě jednou, jestli tomu chcete dát možnost, protože to, že jeden povinný má, jak jsem zjistil, 18 exekucí, které vykonává tentýž exekutor, přece není normální. Je to věc vašeho vědomí a svědomí, jak budete hlasovat. Děkuji za slovo.

Prosím, pane místopředsedo vlády, máte slovo.

Ministerstvo spravedlnosti nepředložilo normu, která by to upravovala. Někteří si za to mohou sami, ale mnozí se stali skutečně oběťmi systému, který není dobře nastaven. To, že musí dojít k úpravě, je zcela jednoznačné a zřejmě ta debata, která má svůj smysl, bude především o míře a o technické záležitosti. A také si myslím, že ten, kdo půjčuje, by si měl rozmyslet, komu a za jakých podmínek půjčuje. A nelze zapomínat ani na věřitele, protože i ten nese svoji zodpovědnost. A pokud někteří mají nastavené podmínky tak, že počítají s tím, že jim desítky procent lidí stejně nezaplatí a že na ně tu exekuci prostě budou mít a že se jim to vyplatí, tak samozřejmě to je parazitický a nepřijatelný přístup k celému systému.

Také si myslím, že už došlo k posunu v tom, mnohé se změnilo k lepšímu, ale souhlasím s tím, že ještě některé parametry upravit dává smysl. A mě také mrzí, abych to řekl za vládu a přiznal i chybu, že jsme jako vláda nepředložili vlastní normu.

Děkuji za slovo. Je to pravda, naprostá pravda. Jenom doplním, že z března podle statistiky je v exekuci 834 tisíc lidí, téměř polovina má čtyři a více exekucí a 145 tisíc lidí má více než 10 exekucí, což si myslím, že je velmi alarmující číslo. Důvodem předkládání návrhu na místní příslušnost bylo pomoci lidem, kteří se přesně do této situace dostávají, tak aby se v tom zjednal pořádek. To bylo vše. Proto jsme to tady navrhovali.

To je ten pravý důvod. A já si myslím, že je dobré si to říct zcela na rovinu.